Tak tento týden ne, příští týden. Chápejte nás, naši ministři jsou čirou náhodou ve Sněmovně, tak musíme projednat i jejich návrhy zákonů.

Nejsme to schopni schválit během léta.

A dneska zase pan zpravodaj tak radostně říká: to je nová novela, která navazuje na minulou dílčí novelu, a teď zase máme dílčí novelu. Která je to novela tohoto zákona v tomto volebním období a kolik bezesporu výborných dílčích novel ještě chystáte na Ministerstvu do konce volebního období? Že pak můžeme skutečně spravedlivě po občanech vyžadovat, aby ty nové zákony neustále a neustále sledovali? To si myslím, že tohleto jsme mohli vyřešit minule, anebo příště.